My jsme si tedy velmi draze, opravdu velmi draze, vzpomeňme, co jsme tady schvalovali včera, koupili čas.

A já bych chtěla tedy ocenit, že mnohé ty složky fungují, ale pořád to není stoprocentní a pořád vychytáváme mnoho věcí, které jsou ještě v nepořádku.

Můžete si to najít v tisku, je to snadno dohledatelné.

To považuji za naprosto nepochopitelné a považuji to za naprosté selhání.

Spousta firem, které takto zareagovaly velice promptně.

A co se pak následně dozvídali? Za to by se měli ti, kteří tyto výroky pronášeli, omluvit, protože to považuji za naprosto nehorázné.

Ale je důležité si je umět přiznat a umět se za ně i omluvit. Co se týče počtu testů, které tady jsou probírané, tak vzpomeňme si prosím na slova opět se vraťme do té doby, kdy jsme ještě měli nouzový stav, kdy jsme tady velmi často probírali celou problematiku na řadě mimořádných bodů nebo mimořádných schůzí, jaké jsme tady slýchali sliby.

To byl slib, který je snadno opět dohledatelný, protože jsou to slova, která zazněla i tady u toho pultíku, a tudíž si je všichni můžeme najít, kdy to bylo slibováno, že ten stav nastane.

A teď, když se jedná o několik lokálních ohnisek, tak také ty testovací kapacity, které jsou nám tady vydávány za skvělý úspěch, jsou ale prostě nedostatečné pro to, aby byla ta kontrola nad tím, jestli skutečně není ještě větší počet lidí, kteří sice třeba ani nemusí být příznakoví, ale prostě tu nákazu mají a mohou ji pak šířit dál.

To znamená, víc testování.

A přesto, že jsme tady v Poslanecké sněmovně opět chtěli více informací k celému systému, chtěli jsme dokonce, připomínám, i zřídit, aby fungovala komise, která bude řešit nakládání s daty v tomto nástroji, protože mnoho lidí se pak obává poskytnout souhlas s užitím chytré karantény právě proto, že se bojí o svá data, tak logicky tohle by mohlo přispět k tomu, že by měli větší důvěru, že je tady nad tím kontrola, že to nebude zneužito a že oni se tedy nemusejí obávat o to se do takového systému vůbec zapojit. Navrhovala jsem i zařazení mimořádného bodu k tomuto nástroji.

Myslím, že už jenom příspěvek pana místopředsedy Hanzela ukázal, že ani ve vládě, ve vládních stranách, nepanuje taková shoda na tom, jak skvěle je situace zvládnuta, jak skvěle se tady jedná ve všech těch složkách na Karvinsku a i v samotné Karviné o zvládnutí situace. Takže prosím, abychom se tady teď opravdu dostali k těm podstatným informacím a abychom měli informace o tom, jak přesně skutečně dnes bez zapojení armády funguje chytrá karanténa a zda pokud tady je řečeno, že jsou připraveni, tak zda tedy bude už povolána. Tak jsme tady týden poté. Došlo k nějakému posunu? A pokud je problém v legislativě, tak je to zřejmě odkaz i na to, že je tady připravený zákon z vlády, který by měl novelizovat, nebo novela zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ale najednou její projednávání už vůbec dopředu netlačí.